Dobrý večer, dámy a pánové, ono už zde bylo veto zmíněno, ale rád bych tu ještě nádavkem přidal námitku poslaneckého klubu TOP 09, aby byl tento návrh projednáván podle § 90 odst. 2 jednacího řádu. Když se podíváte na příslušný sněmovní tisk č. 47, konkrétně a nejlépe to lze vidět na rozdílové tabulce v samém závěru, tak se nejedná o nějaké drobnosti.

Věnujme tomu prosím patřičnou pozornost. Já také děkuji.

Ne. A pana poslance Výborného? Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem se chtěl připojit k tomu, co už tady říkal kolega Feri. Také se nedomnívám, že by šlo o pouhou technicistní normu. Respektuji samozřejmě, že je nějaká transpozice, nicméně myslím, že tady dochází k neúměrnému navyšování pravomocí Finanční správy a bylo by vhodné tu věc, která se pohybuje na hraně, tak jak o tom tady bylo řečeno, projednat ve standardním jednání, ve třech čteních, a je to i v rámci ústavněprávního výboru.

Děkuji za slovo.

Ten zákon rozhodně není jenom nějaká slepá transpozice, ale Česká republika má nějaké mantinely, v jakých se může pohybovat u implementace této směrnice, a myslím si, že je potřeba to prodiskutovat ve výborech.

Vím, že jsme v prodlení, ale to prodlení nezpůsobila tato Sněmovna. Já děkuji a nyní mám přihlášku do rozpravy pana poslance Bendy. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy a pánové, myslím, že se můžeme v klidu rozejít domů, protože těch osm minut bych typoval, že hovořit budu. Tohle vůbec není žádná jednoduchá, triviální transpozice, jak je nám tady tak předkládáno. Ono to všechno tak poběží, nic se neděje, jenom se na tom tak tímto způsobem dohodla Evropa. Za prvé bych měl jeden dotaz na paní ministryni, až se dostaneme k její odpovědi, kolik z evropských zemí už má opravdu tuto směrnici transponovanou do svého právního řádu. Podle mých informací to zdaleka nejsou všechny. Druhý problém ale, který pokládám za mnohem zásadnější. Směrnice DAT 5 směřuje k tomu, aby si správní orgány jednotlivých zemí vyměňovaly informace, kterými disponují. Tato směrnice má ulehčit jednotlivým správním orgánům zemí, aby si navzájem informace poskytovaly, kdežto, tak jak to bohužel bývá mnohdy v českém prostředí, tady je tzv. transpozice této směrnice použita k něčemu ale úplně odlišnému. Tady směřuje k tomu, aby správní orgány mohly začít od třetích osob zjišťovat informace, které zatím k dispozici nemají nebo u kterých není tak jednoduché, aby k nim dospěly, a to je obrovský rozdíl.

Tam jsme všichni připraveni takovéto zásadní prolamování respektovat, také máme zřízen speciální orgán Poslanecké sněmovny, který má za úkol kontrolovat Finanční analytický útvar Ministerstva financí. Tento Finanční analytický útvar Ministerstva financí je oddělen od Ministerstva financí, nespadá pod ministra financí, jak jistě víme, a dává zprávy Poslanecké sněmovně, v jakých případech si vyžádal informace o bankovních účtech, o ukládání peněz, o tom, kdo je vlastníkem dané společnosti atd. Ale všechno to má sloužit proti těm nejzávažnějším trestným činům, které jsou páchány ať už v České republice, nebo na území Evropské unie. Rozumím tomu, že tyto informace můžeme a máme sdílet se správními orgány obdobné úrovně v jiných zemích. Ale ten pokus o transpozici, který zde probíhá, alespoň tak jak já ho čtu, ale jak jsem na něj upozorňován zvenčí, říká něco úplně jiného. Každý daňový úřad, každý správce daně má možnost zjistit si tyto nesmírně citlivé informace, pokud o ně je požádán ze zahraničí.

A ten původní návrh dokonce byl tak, že je to pro běžnou správu daní, že dochází k tomuto prolamování. Dochází k prolamování pro každého správce daně.

Já to pokládám za nesmírně nebezpečné. Myslím si, že se opravdu musíme zásadním způsobem zamyslet nad tím, jestli tato směrnice je transponovaná tak, jak se od nás chce, nebo jestli je to znovu jeden z pokusů klasických.